Tento bod je tematicky odjinud. Jedná se o bod, kdy budeme projednávat udělování pamětní medaile Za zásluhy o parlamentní demokracii, vyznamenání Poslanecké sněmovny. Tento bod je navržený podvýborem pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Tento podvýbor projednal tento bod na svém 7. jednání dne 17. 3. 2015 za přítomnosti představitelů Vojenského historického ústavu a projednal výtvarný návrh a provedení pamětní medaile Poslanecké sněmovny.

Návrh usnesení poté uvedu v podrobné rozpravě. Pamětní medaile Za zásluhy o parlamentní demokracii bude udělována jednou ročně v počtu tří kusů. Poslanecké návrhy na udělení pamětní medaile budou předkládány podvýboru pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, který je prověří po formální i obsahové stránce, vybere tři vhodné kandidáty a postoupí je svým usnesením k projednání organizačnímu výboru. Organizační výbor je po projednání postoupí svým doporučujícím usnesením ke schválení Poslanecké sněmovně. Pamětní medaile udělí předseda Poslanecké sněmovny k řádovému dni 14. listopadu.

Pouze pro úplnost chci říct, že tento návrh zde není nový. Vy, kdo jste v Poslanecké sněmovně víc volebních období, tak víte, že touto myšlenkou se zabývali poslanci i v předchozích volebních obdobích a hledali vhodnou formu a podobu tohoto ocenění. Jsem si vědom, že někteří z vás tento návrh vítají, někteří tento návrh považujete za zbytečný, případně duplicitní. Ale sám za sebe mohu konstatovat, že tento návrh je správný včetně toho, že zde dokončíme myšlenku, která v Poslanecké sněmovně je několik volebních období. Ta pamětní medaile má označení Za zásluhy o parlamentní demokracii. Chci zde říct, že jsme stále v procesu, kdy se demokracii učíme, a je dobré ocenit lidi, kteří na této cestě obstáli a byli inspirací pro nás ostatní. Myslím si, že to, koho bude Poslanecká sněmovna oceňovat, je možné také brát jako indikátor, který bude vypovídat o tom, jak to s demokracií u nás vypadá a jak si jí vážíme. Tolik aspoň na začátek z mé strany. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Je to nutnost?

Ničeho jiného.

Za první republiky byl jenom Jiná nebyla.

Děkuji panu poslanci Schwarzenbergovi. Další přihlášenou s přednostním právem je paní místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová. Prosím, paní místopředsedkyně. Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Přiznám se, že i já jsem na pochybách, jestli tento institut by měl Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna mít, či nemít. Na druhou stranu se ráda nechám od navrhovatele přesvědčit.